Děkuji za slovo.

A je to rozhodování, které se nás opravdu týká, protože Českou republiku prostě nikdo nevytáhne a nedá ji nikam jinam. Nemůžeme si vybrat místo, kde bychom chtěli žít. Bohužel situace se mění, a mění se velmi rapidně.

Protože brexit není výmyslem někoho, že by řekl já už tady nechci být. Ale byl prostě jasným důsledkem nějakého procesu, který probíhal dlouhou dobu a který probíhá v Evropě dál.

A ve chvíli, kdy se to stane, tak nastane dominový efekt a pak ta situace bude daleko složitější, protože my, například alespoň do dneška jsem neviděl žádné nějaké analýzy a jasné plány, jak bychom postupovali, tak aby ty škody byly co nejmenší. A nastat to může. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžu, paní eurokomisařky právě na bod, o kterém se tady také mluvilo, a to je včerejší nebo předvčerejší vyjádření z Bruselu o nějakých trestech, pokud se nezačneme chovat jinak a nezačneme plnit povinné kvóty. Jaká je ta situace reálná? A hlavně jestli vůbec tedy, protože neustále se mluvilo o tom, že kvóty jsou mrtvé, to tady říkal i pan premiér, který taky...

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady už asi třikrát zaznělo, teď naposledy od kolegy Marka Černocha a předtím to byla pozice ODS, pak to byla pozice komunistické strany, že vlastně nevíme, k čemu se vyjadřovat. A že nevíme, jestli můžeme říct náš postoj a jestli u toho chceme být, nebo nechceme být. No proboha, přece na co čekáme? To nebude Komise, která bude reformovat Evropskou unii. A proč se chceme zbavit té možnosti nějakým způsobem ovlivnit současný proces, který existuje, ne že by neexistoval!

Jestli někdo je v kontaktu se současným novým francouzským prezidentem, abychom přesně věděli, jak on si představuje integraci.

A nechápu pořád úvahy o tom, že musíme počkat nebo že nevíme, zdali u toho chceme být. Pokud čtu současnou situaci přece naprosto racionálně, tak vidíme, že z těch pěti scénářů je věrohodný pouze ten jediný, že bude docházet k nějaké vícerychlostní Evropě.

Děkuji za slovo.

Protože my už jsme tady kdysi odsouhlasili usnesení a on se stejně potom podepsal pod to, aby byly ty výhody pro Turecko jiné, než jsme chtěli my tady v Poslanecké sněmovně. Že můžeme cestovat? Musíme se pořád něčemu podřizovat.

Nevidí žádné pozitivní věci, pořád jenom diktát z toho Bruselu vůči naší zemi. A teď, když s nástupem nového prezidenta ve Francii to zaznívá ještě mnohem intenzivněji, tak se nedivte, že v České republice se ozývají tak velké a negativní hlasy.

Ať mají přece národní vlády více kompetencí. To jim přece přináleží.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Samozřejmě, můžeme se tady neposlouchat a můžeme vést předvolební boj, nikomu na to neupírám právo, ale myslím si, že to není úplně rozumné, že ta otázka evropské integrace a dalšího směřování EU je příliš vážná. Takže bych se chtěl přece jenom ohradit proti tomu, co tady říkal pan kolega Ženíšek, že ODS na něco čeká. Ať se bavíme o tom, jakou Evropskou unii chceme. Ať jsme aktivní. Ať pro tu naši pozici hledáme spojence, a ne že budeme na něco čekat. A jestliže jsem reagoval na poznámku pana poslance Gabala, že se nedá odpovědět na otázku, zda u toho chceme být, tak to pouze znamená to, že si vždycky musíme říct, u čeho chceme být, jak to bude vypadat, a u čeho být nechceme. Ale to přece taky znamená zformulování národní pozice, a ne nějaké pasivní čekání. Já jsem ten, kdo tady ve veřejné debatě 10 let, 15 let varuje před tím, abychom čekali, co se vymyslí v Bruselu, Berlíně, Paříži. Abychom my byli aktivní, abychom my věděli, co chceme, abychom my věděli, co jsou naše zájmy.